My jsme na jednání výboru tu diskusi logicky rozdělili na dvě části.

A tady samozřejmě převládal spíše názor, že vládní návrh je v podstatě bohužel dílčí korekcí stávajícího penzijního systému, v žádném případě neřeší důchody současné mladé generace a v žádném případě neřeší stav, kdy náklady na penzijní systém ohrožují veřejné rozpočty České republiky, a že je nejvyšší čas, aby vláda, ať už je v demisi, nebo bez demise, okamžitě zahájila práce na důchodové reformě či změně důchodového systému. Takže z tohoto důvodu bylo přijato toto usnesení, které jsem tady před malou chvílí přečetl. Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi, který nás seznámil s průběhem projednávání ve výboru pro sociální politiku.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji, pane zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se je v tuto chvíli přihlášeno pět poslanců. Nejprve vystoupí paní poslankyně Pekarová Adamová, po ní paní poslankyně Golasowská. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila se svými dvěma pozměňovacími návrhy, které jsem načetla do systému a které reagují na předložený návrh. A musím tedy reagovat i na slova paní ministryně, která uváděla, že se nijak neoslabuje zásluhová složka důchodů.

Současný důchodový systém České republiky už nyní patří k nejvíce rovnostářským v Evropě a většina evropských zemí jde právě naopak cestou posilování principů zásluhovosti.

Podle Ústavního soudu je však přiměřenost hmotného zabezpečení nutno vyložit nejen s ohledem na schopnost uspokojit z důchodové dávky životní potřeby jednotlivce tak, aby mu byla zaručena sociálně důstojná lidská existence, ale též s ohledem na pojištěnce jako plátce spoluvytvářejícího finanční zdroje, ze kterých je, resp. bude přiměřené hmotné zabezpečení poskytováno. Jelikož se domnívám, že vládní návrh v té konkrétní části právě změny procentuální výměry jde proti tomuto nálezu Ústavního soudu, předkládám pozměňovací návrh, který vyjímá tuto novinku z celého návrhu zákona a zachovává současný stav. Takže to je první návrh, kterým bychom chtěli jako TOP 09 tu změnu odstranit, resp. zachovat současný stav.

Rovněž tedy musím říci, že se opravdu nejedná o změnu důchodového systému takovou, která by se dala považovat za reformu.

Druhý návrh, který vám chci představit, je tedy z trošičku jiného ranku a týká se asistentů sociální péče. Protože jsou to lidé, kteří dnes nemají nárok na to, aby jim bylo právě jejich důchodové pojištění státem hrazeno.

Tato péče je poskytována mimo registrované sociální služby, jejichž kapacita je omezena. Cílem zavedení tohoto institutu bylo odlehčit právě sociálním službám a umožnit závislým osobám zvolit si svobodně způsob poskytované péče.

Na příkladu seniorů je pak zřejmé, že stát a jím registrované sociální služby se nemohou postarat o všechny závislé osoby, které by to potřebovaly.

Asistentem se může stát kdokoliv, komu je více než 18 let a je zdravotně způsobilý. Pokud ale není osobou blízkou toho, komu pomoc poskytuje, nebo s ním nesdílí společnou domácnost, je třeba, aby uzavřel smlouvu o poskytování pomoci, která podléhá kontrole úřadu práce.

V tomto potvrzení vždy uvede stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována. Pro účely důchodového pojištění se v potvrzení uvede též údaj o výši příspěvku, která oprávněné osobě v době poskytování pomoci náležela. Konec citace ze zákona. V praxi se ale vztahuje toto zabezpečení v plném rozsahu pouze na osoby blízké a žijící ve společné domácnosti. Na asistenty sociální péče ve smluvním vztahu se závislou osobou, o kterou pečují, a evidovaných úřadem práce se vztahuje pouze zabezpečení zdravotního pojištění. A proto tady ten můj pozměňovací návrh.

A tento článek péče o seniory v České republice tak může být podpořen.